Musím uvítat i slova paní ministryně, se kterou jsem o tom také jednal, že i ona si je vědoma toho, že vládní předloha není úplně dokonalá a že bude dobré se pokusit nalézt nějaký přiměřený kompromis, a to bude předmětem jednání právě podvýboru nejenom ten příští týden, ale já věřím, že v příštích měsících se nám podaří nalézt i ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti takové řešení, které bude jednak prospěšné, to znamená, podaří se tady zastavit exekuční byznys a to, co dopadá na ty dneska musíme říci statisíce exekvovaných lidí, ale současně také to bude řešení, které bude v praxi uplatnitelné.

Já jsem k tomu připraven. Chtěl jsem jenom, abyste věděli, že ten proces tady není nikde ve vzduchoprázdnu. Bohužel i to o mnohém svědčí.

Nyní jsou zde dvě faktické poznámky.

I přesto ony tady setrvale a kontinuálně dál běží.

To jen na upřesnění toho krátkého projevu, který měl tady Marek Benda. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha a připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

A já za sebe můžu říct, že exekucemi se zabývám celou dobu, co jsou, protože jsem u podnikání 30 let, a 30 let mě potkávají problémy zaměstnanců, kteří jsou zadlužení, předlužení, a je to tak, že jedna strana je i u těch, kteří se zadlužují, a druhá strana špatná je i u těch, kteří půjčují. Ale co je nejdůležitější, nejvíc to právě odnášejí firmy a nejvíc pečují o ty zadlužené právě firmy, protože jsou v denním kontaktu se zaměstnanci, kteří jsou zadlužení, předlužení, jsou v denním kontaktu s faktem tím, že zaměstnanec, který spadl do exekuce, tak přestává mít vůli pracovat, přestává mít vůli si vydělat a přichází s jasným požadavkem: zaměstnej mě co nejvíc načerno. Někteří odcházejí úplně do šedé zóny a samozřejmě většina je těch, kteří přicházejí: ale z tohoto já nemůžu žít.

Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pavel Blažek a jeho dvě minuty. Prosím.

A nefungovalo by to, jako že to nikdy nefungovalo. Děkuji za dodržení času.

Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, přeji vám všem hezký večer. Nejdřív si dovolím na úvod k tomu samotnému procesu.

To je návrh, který všem uškodí a nikomu nepomůže. Nejdřív na úvod si dovolím zareagovat na to, co tu zmiňoval pan Okamura, a navázat v obecných souvislostech.

A sice pan místopředseda Okamura zmiňoval otázku vymahatelnosti.